Proto také rozpočtová pravidla říkají, že vládní rozpočtová rezerva smí být v minimální výši 0,3 celkových výdajů, což je zhruba 3,5 mld. korun, a žádná příčetná Sněmovna opakuji žádná vědomá si svých ústavních povinností nedovolí samozřejmě žádné vládě tu vládní rozpočtovou rezervu nafouknout, byť jenom o 100 milionů, naopak v násobcích, protože v takovém případě neříká nic jiného, než: My s tím nechceme mít nic společného, my o tom nechceme rozhodovat, my ty úkoly, které na nás vložili voliči, nechcem plnit. My chceme, aby o tom rozhodla moudře ta vláda, a my o tom vůbec nechceme slyšet.

Není to úspora. Jednak to není úspora ve výši 5 mld., to ani náhodou.

Když to uhradí vláda ještě v tomto roce a přitom to bylo rozpočtováno na příští rok, tak měl být logicky o to snížen deficit.

Ale pokud budete chtít, aby brali vážně alespoň těch 3,5 mld., každá koruna dobrá, já to nezlehčuji, každá koruna úspory dobrá.

A to my přece nemůžeme připustit. My jsme Poslanecká sněmovna, která říká vládě, co smí, nebo co nesmí utratit.

To je první poznámka a předznamenání prvního důležitého pozměňovacího návrhu. Kvituji, že poslanci rodící se vládní koalice prosadili pozměňovací návrh, který se domnívá, že v některých kapitolách je možné ušetřit a že tu částku je možné někam převést. Na druhou stranu upozorňuji, že ten nejhorší nápad je převést ji do vládní rozpočtové rezervy.

To znamená, vzdávají se své ústavní povinnosti a vzdávají se své ústavní pravomoci suveréna, který jediný o takové to částce má rozhodovat. Dovolím si předložit návrh, který umožní tuto částku přejmenovat a převézt jinam tak, aby se Poslanecká sněmovna své pozice suveréna nad těmito, byť skromnými, penězi nevzdala a aby ji nepředala vládě jako bianco šek. Tolik první poznámka, myslím, velmi důležitá.

Škrty proběhnou, pokud se s tím udělá něco jiného, než když se to dá do vládní rozpočtové rezervy. Ale proběhla jistá snaha o jisté, alespoň kosmetické úspory v provozních výdajích. Nicméně snaha o ty zásadní priority v rámci toho relativně malého prostoru, které má každá vláda v oblasti fakultativních výdajů, ty opravdu neproběhly.

Tak vás alespoň velmi prosím, abyste se podívali na to, jaké především priority tam reflektujete.

A téměř stejná částka se přidala na provozu Policii České republiky.

Protože to jsou všechno peníze pro Agrofert. Vy si neuvědomujete ten konflikt zájmů, v kterém se pohybujete?